Něco jako revers. V každém případě toto dořešeno není. Ani lékový záznam, ani kontrolu interakcí, kontraindikací předepsaných léčivých přípravků, nic. Zatěžuje je časově a i obtížností celého systému. Lékaři samozřejmě po spuštění celého systému po novém roce si dali tu práci a ten čas začali sledovat.

Jeden recept 40 sekund.

Tady toto prostě nepracuje tak, jak by mělo. Mám potvrzeno, že některý ten den to bylo třeba dvě hodiny.

Teď se vychytávají chyby, teď teprve se rozhoduje, co bude dál a kdy vlastně všechno se podaří časově zvládnout.

Není to pravda. Někteří čekají od listopadu, někteří čekají dokonce od října.

Prostě to nejsou schopni zvládat.

Při personální devastaci zdravotnictví je to opravdu velký vykřičník, kdo je nahradí.

A konečně možná poslední bod.

Jsme tady ve zvláštní situaci, protože máme předložený zákon ze Senátu, který časově je pozdě, protože už by musel řešit věci retroaktivně, protože zákon už byl přijat a platí a toto je jeho změna.

Co to znamená? Ze zákona je povinna lékárna na papírový recept vydat lék.

Čili tento návrh, který předložilo ministerstvo, říká, že po dobu jednoho roku vedle sebe mohou běžet papírové a elektronické recepty.

Jsem přesvědčen, že svobodu v této věci mají mít i ti lékaři, ale je otázka, jak to po tom roce bude vypadat a jestli ta situace bude taková, že budeme moci říci ano, jako Německo, jako Francie, jako Holandsko, my jsme země, kde se to píše dobrovolně, ale všichni to píší.